Nechci vám dlouze uvádět všechny argumenty, které jsou součástí odůvodnění mých pozměňovacích návrhů, ty si ostatně můžete najít v systému, ale chtěla bych ještě osvětlit, jak by mohla vypadat představa o výši stabilizačního příspěvku, která by byla příslušníků vyplácena. Výše stabilizačního příspěvku by se mohla v závislosti na četnosti pohybovat například od 5 tisíc do 50 tisíc korun. Jak jsem již zmínila, rozhodnutí o výši stabilizačního příspěvku by bylo vhodné ponechat na řediteli bezpečnostního sboru a byla by rozdílná podle teritoriálního hlediska a mohla by se v čase i flexibilněji upravovat, například v závislosti na bezpečnostní a ekonomické situaci v České republice. V případě navrhovaných pětiletý intervalů a při předpokládané době služby 30 let by tedy činila celková částka pro příslušníka 6 krát 5 tisíc až 50 tisíc korun, to je celkově 30 tisíc korun až 300 tisíc korun, tedy jeden tisíc korun až 10 tisíc korun ročně. Já si myslím, že to za to stojí. Protože skutečně nežijme v iluzi, že se bezpečnostní situace v Evropě, ve světě, v naší západní civilizaci zásadním způsobem zlepší. Asi bychom si to všichni přáli, ale vývoj jde přesně opačným směrem. Takže skutečně budeme potřebovat kvalitní policisty, budeme potřebovat a chceme usilovat o to, aby měli dobré vybavení, aby měli adekvátní ohodnocení, aby skutečně nebrali nižší plat než pracovníci v Lidlu.

Takže kolegové a kolegyně, máte všichni šanci přemýšlet nad obsahem mých návrhů a nad tím, co jsem vám tady řekla. A chci vás moc a moc požádat, abyste tyto mnou připravené pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě, podpořili v dalším projednávání. Já v žádném případě nemám problém s tím, co tady navrhoval kolega Ondráček ohledně úmrtného, a i přesně souhlasím s tím rizikovým příplatkem, o kterém tady hovořil, protože i já znám přesně ty případy, kdy to je naprosto nespravedlivé a nefér. Takže si myslím, že tady máme jedinečnou šanci na konci volebního období udělat skutečně ten krok ve prospěch příslušníků bezpečnostních sborů, zajistit nejen jejich nábor, ale zejména jejich udržení a stabilizaci.

Děkuji vám za pozornost. Také vám děkuji, paní poslankyně.

Dnes od 13 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Tomio Okamura.

Děkuji, pane předsedající. Já s většinou toho, co říkala paní kolegyně Černochová, souhlasím.

Já většinou volím jinou variantu.

Určitě by to mělo svůj význam.

Ale ne za všechno, opravdu ne za všechno může pan ministr. Některé věci jsou prostě horší z minulosti a některé věci se řeší pouze na Policejním prezidiu, i když samozřejmě to pod něj spadá. Já nejsem tak konfrontační, protože věřím, že pan ministr zase podpoří ty moje pozměňovací návrhy. Další faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Děkuji, pane místopředsedo. Ne, nebudu si z toho dělat legraci.

A na resortu Ministerstva vnitra k žádným změnám nedošlo, takže tam asi pan ministr bude sedět celé čtyři roky. Proč to pan ministr neudělal před třemi a půl lety? Proč to dělá tři měsíce před volbami? To jste si, prostřednictvím pana místopředsedy pane kolego Ondráčku, tuto otázku nikdy nepoložil? A není to o tom, že bych tady pana ministra jenom kritizovala. Já jsem řekla, že třeba některé ty záležitosti, které se týkaly těch různých analýz, bezpečnostních auditů, definice měkkých cílů, různých protiteroristických opatření, jsou v pořádku. Já tady ani nekritizuji pana ministra, a toho jste si snad také všimli v celém volebním období, za nějaké jednorázové, nebo spíš bych řekla ojedinělé selhání na různých demonstracích, protože je mi jasné, že tam vždycky hraje roli ten lidský faktor. Takže nejsem to já, která by kritizovala pana ministra proto, abych ho mohla kritizovat úplně za všechno. A dělat to nebudu.

Děkuji.

Pan poslanec Gabal a jeho faktická poznámka.